Děkuji za slovo. Navážu na to, co tady říkala paní kolegyně.

Myslím, že je to velmi důležité.

Máme povinnost my jako Poslanecká sněmovna připravit mladou generaci na rizika, krizové situace atd.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Petr Kořenek. Prosím. Já zopakuji. Jmenuje se to ochrana života za mimořádných situací. Je to průřezové a v podstatě kdybychom to chtěli postavit tak, jak to říká kolega, teď v současné době mě neberte za slovo, musel bych si prověřit všechny texty, ale myslím, že nic nebrání řediteli případně zahrnout ve větší míře či vytvořit nějaký předmět v rámci disponibilních hodin, který tato témata může zařadit jako samostatný předmět. Takže já si nemyslím, že všechno je potřeba regulovat zákonem. Je to v podstatě jenom otázka vrátit se k tomu, co už ve školách je, resp. najít i odborníky, kteří to budou kvalitně vyučovat. On je to obecně problém třeba i občanské výchovy, že je často doplňována do úvazku a není učena kvalifikovanými lidmi. Děkuji. Já jsem v pátek nebo v sobotu našel výsledek České školní inspekce, která prověřovala 6 tisíc žáků základních a středních škol právě s tím, že zkoumali, jak jsou tato děcka připravena na krizové situace. Výsledek je velmi špatný. Jako poslance mě vůbec nezajímá, jestli na to máte lidi nebo hodiny. Ten stav je špatný a my se tím budeme muset zabývat a budeme to muset řešit. Děkuji. Prosím.

Zde bylo několikrát řečeno, že školská odborná veřejnost v zásadě bezvýhradně souhlasí s tím konceptem, který je zde předkládán, to znamená s tou poměrně zásadní změnou financování regionálního školství.

Jestli to tak má být, nebo nemá být, je věc jiná, ale myslím, že by kraje měly dostat po těchto volbách šanci se k tomuto návrhu ještě vyjádřit.

Ale je to a na to bych chtěl upozornit zase další jakoby prolamování určitých práv obcí na samosprávu.

Chtěl bych znát stanovisko paní ministryně.

Je to velmi citlivá záležitost. Otevíráme mnoho zákonů.

Děkuji za pozornost.